Taky se nám nelíbilo, že tady premiér byl málo, to je jasné. Taky jsme to kritizovali a chtěli jsme se premiéra ptát.

To je pravda.

A premiéra už jsme se nemohli zeptat měsíc, protože už tu nebyl ani předminule, ani minule tady nebyl, to znamená včera.

Je to tak. Já se toho nebojím, já se s panem premiérem kdykoliv postavím i do přímého přenosu, ale premiér s tím má evidentně problém, a to je prostě špatně, není to demokratické. Závěrem bych chtěl ještě říci, že připomínám slova místopředsedy ODS a ministra financí Zbyňka Stanjury, který tady přece říkal, je to tři týdny zpátky: Můžete se ptát pana premiéra na interpelacích.

Dále se omlouvá pan ministr Michal Šalomoun od 10 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a poslední omluvou je zde zatím omluva paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové z důvodů pracovních, a to dnes do 13 hodin. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuju, paní místopředsedkyně.

Tam k žádné dohodě o tom, že se předsedové klubů dohodnou, opravdu o tom nepadlo ani slovo.

Z vaší strany padlo, že podáte protinávrh myslím, že paní předsedkyně Schillerová to může jasně doložit a my jsme řekli: Ano, Sněmovna suverén rozhodne o tom, zda projde váš návrh, nebo projde návrh koalice. To je celé. Tak tady, prosím pěkně, opravdu, opravdu nelžete. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já bych to ráda, protože vidím, že asi došlo k nepochopení, uvedla na pravou míru.

Všichni jsme věděli, že ta mimořádná schůze, a paní předsedkyně to tam jasně deklarovala, bude maximálně do oběda a že je možné to přerušit, a zároveň vás paní předsedkyně svým způsobem i vyzývala, že by bylo dobré, aby se ty ústní interpelace se konaly.

Jestliže jsem něco řekla, tak jsem tady řekla, že tam byly oba ty návrhy.

Já si myslím, že když některý dokument není schválen v nějakém režimu, že by měl být veřejný.

A ještě, pane předsedo, já si myslím, že moje vystoupení opravdu bylo slušné a korektní. Já vás nehodnotím jako předsedu poslaneckého klubu, ani bych si to nedovolila, a udivuje mě, že hodnotíte mou osobu. Děkuju. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, těsně před tím, než uvedu svůj bod, který bych chtěl zařadit na dnešní jednání, se krátce pozastavím nad tím, co zde říkal pan ministr práce a sociálních věcí.